V České republice tak bude moci být vydán evropský ochranný příkaz zejména na základě za prvé předběžného opatření zákazu styku s určitými osobami; za druhé předběžného opatření zákazu vstupu do obydlí; za třetí předběžného opatření zákazu zdržovat se na konkrétně vymezeném místě; za čtvrté ve všech případech, kdy se bude jednat o rozhodnutí o odklonech, rozhodnutí ukládajících tresty nebo přiměřené opatření a rozhodnutí činěné ve vykonávacím řízení, pokud samozřejmě tato rozhodnutí budou ukládat některý ze zákazů předvídaných směrnicí. Pokud bude v České republice uznán evropský ochranný příkaz vydaný jiným členským státem EU, lze jako odpovídající opatření, čili když se k nám někdo přestěhuje z jiného členského státu, na ochranu oběti trestné činnosti uložit některá z předběžných opatření, která předvídá, má už zakotvený relativně nově, náš trestní řád, paragrafy 88 a další.

A jsou také umožněny i zvláštní typy rozhodnutí, například odstoupení od trestního stíhání a podobně, které neumožňuje trestní zákoník.

Právě s ohledem na to, jak jsem už několikrát zdůraznila, že jde o zvýšení ochrany, posílení práv obětí trestných činů, doufám, že tento návrh novely podpoříte.

Děkuji paní ministryni Heleně Válkové. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavněprávnímu výboru, usnesení výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 261/1. Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené dámy a pánové, ústavněprávní výbor se tímto tiskem zabýval na své 22. schůzi dne 12. listopadu, kdy doporučil Poslanecké sněmovně, aby návrh schválila. To za prvé.

Dále pověřil předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu. Dále zmocnil mě, abych na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání, což tímto činím. A dále mě zmocnil, abych ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl příslušné legislativně technické úpravy. A k tomu dalšímu myslím celkem vyčerpávajícím způsobem to uvedla paní ministryně a nemám k tomu zatím co dodat. Otvírám obecnou rozpravu, do které se nikdo nehlásí, končím tedy obecnou rozpravu.

Končím tedy podrobnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova paní ministryně případně pana zpravodaje. Není zájem o závěrečná slova, končím tedy druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji paní ministryni i panu zpravodaji.